Ty někdo v čase bude splácet, budeme to my, naše děti.

Dobře, udělejme opatření, které může podpořit naše domácnosti, vede ke snížení daní, a to je zvýšení slevy na poplatníka a zvýšení slevy na děti. Nejsložitější ekonomická situace v České republice není ani u seniorů, ale u rodin, které mají dvě a více dětí.

Dva rodiče, tři děti.

Ten nemá zásadních dopadů na příjmy státního rozpočtu, ale mohl by opravdu mnoha rodinám pomoci.

Ten návrh, si myslím, že dává logiku.

A myslím si, že toto by měla Poslanecká sněmovna v této situaci také podpořit.

Teď ta šance tady je. Děkuji za pozornost. Vyvolal dvě faktické poznámky.

A to byla reakce premiéra, přece nebude tady rušit a zatěžovat firmy změnou IT systémů a těchto dopadů, aniž by na tom ti zaměstnanci vydělali. Takže prosím přesně a korektně. Takhle to bylo.

No jinak k těm počtům a k těm slevám na děti.

Tito poplatníci projdou jenom do vyššího daňového bonusu.

Já jsem tady řekl konkrétní výpočty, udělejte to úplně stejně, pojďme to porovnat. To podle mě má smysl.

A třetí věc.

I do jiného legislativního stavu to přece může dát.

Ano, je pravda, že bonus je zastropován.

To není demagogie.